Kritizovali jsme léky, tak tedy léky, byť si uvědomujeme, že tato položka v rámci kontextu veřejných rozpočtů není nijak zásadní, protože dominantní částku přendáme z jedné kapsy do druhé a to, co nedostane státní rozpočet, o to si uleví zdravotní pojišťovny a na konci jsou drobné.

Přitom podporu všech těchto věcí lze samozřejmě řešit na výdajové straně.

Tak co to, kolegové, bylo? Jestli to skutečně byla chyba, tak to napravte, vždyť k tomu máte veškeré instrumenty včetně parlamentní většiny, a vraťte to zpátky do té hladiny, z které my jsme se tenkrát, v té době dluhové krize, odhodlali to zvýšit, a vy jste slibovali, že tu chybu napravíte. Anebo to chyba nebyla, vám se to úžasně hodí. My jsme ten krok udělali, abychom snížili deficit, a také jsme je snižovali každým rokem. Hovořím o strukturálním deficitu. Vy ty peníze chcete, abyste je utratili, přestože strukturální deficit zvyšujete. Neexistuje větší důkaz pokrytectví vaší předvolební rétoriky a vaší dnešní každodenní praxe v rozpočtové politice.

O tyto peníze zvyšujete výdaje. Není to bez zajímavosti.

To samé, a já už nebudu vystupovat k zákonu o dani z příjmů, takže teď malinko předběhnu, protože to je úplně to samé.

Bohužel je to praxe. Je to praxe naprosto neodpovědné rozpočtové politiky této vlády, která když už nerealizuje plánované snížení daní a ono pořád ještě v tom právním řádu existuje. Ta úvaha byla jednoduchá. Po tom, co jsme všichni nesli náklady s překonáním dluhové krize, mohli být všichni odměněni určitou úlevou. Bral bych, kdyby nová politická reprezentace řekla ne, na úlevu je ještě příliš brzy, musíme dál konsolidovat veřejné rozpočty.

Dovolte tedy, abych avizoval v obecné rozpravě pozměňující návrh, ke kterému se přihlásím v rozpravě podrobné.

Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Blažka. Poté s přednostním právem pan poslanec Okamura. Děkuji za slovo. Dobrý den. Já bych na úvod v zásadě nesouhlasil s panem předřečníkem Miroslavem Kalouskem, při vší úctě, a to je v tom jeho rčení, že jsme byli svědky největšího pokrytectví této koalice nebo vlády. Jsou i větší.